No a pak je zde tabák.

A víte, co je zvláštní na celé té tiskové zprávě? Ani jednou tam nebyl zmíněn zaměstnanec.

Já si myslím, že to je cesta špatným směrem.

Prostě není. Není to žádná priorita, která by v tuto chvíli měla být zavedena v okamžiku, kdy musíme stabilizovat v příštích třech letech veřejné finance.

Nikdo to neudělal. Takže já si myslím, že optimalizace firem patří do jiného balíčku daňové zátěže firem než do tohoto balíčku. A já jsem na straně zaměstnanců, kteří mají právo na to, aby mohli mít jasný příspěvek na stravování.

To tedy dám úplně za pravdu, to se nepovedly některé ty pokusy.

Je to technická záležitost.